Ale já se vrátím k tomu konkrétnímu příkladu. Byl to, jak sami znalci říkají, neuvěřitelně neodborně zpracovaný posudek, který výrazně poškodil kněze obviněného ze zneužívání, pohlavního, sexuálního zneužívání mladistvého, respektive dospívajícího. Při obnově procesu potom vyšlo najevo, že znalkyně postupovala velmi neodborně. Nicméně proč vám to říkám.

Ale proč vám to všechno říkám. Protože na dotaz o tom, jestli tato znalkyně, kde opravdu bylo konstatováno, že porušila svoje povinnosti, podala posudek, který byl posléze prohlášen za naprosto nevěrohodný, tak zda pracuje, tak mluvčí ostravského soudu potvrdila, že je stále zapsaná v seznamu znalců a že minulý rok byla činná a byla ustavena v jiné jedné věci.

Takže vás prosím, abyste podpořili tu centralizaci v zájmu jednotné kontroly a podávání a vypracovávání znaleckých posudků v České republice, a tím pádem i spravedlivého procesu v České republice. Děkuji. V tuto chvíli nemám dalších přihlášek do rozpravy.

V tom případě bychom měli přikročit k hlasování o pozměňovacích návrzích. Než tak učiníme, tak budeme hlasovat o stažení návrhu číslo E19. Takže prosím všechny, aby se usadili a připravili se. Ptám se, kdo je pro stažení návrhu.

Kdo je proti? Já vám děkuji. Návrh byl stažen. Nyní tedy přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích.

Takže nejdříve návrhy technických úprav, ale ty tady nepadly.

Jsou to návrhy pana poslance Chvojky. Potom návrh C3, také jeho návrh.

Tady navrhuji hlasovat optimálně společně, protože tyto všechny návrhy jsou propojené.

To by bylo přijetím návrhu E4.

Lze je hlasovat také samostatně. Ale já bych doporučovala je hlasovat společně. Potom návrhy E35, 37 a 39 společně. Potom jsou to ještě i moje dodatečné návrhy, už nikoliv tak podstatné, ale přesto důležité z hlediska provázanosti zákona.

To znamená, který komplexně mění ten původní návrh.